Hlavním cílem této úpravy bylo zajistit harmonizaci řešení selhání bank a jiných finančních institucí a obchodníků s cennými papíry a dalších vymezených osob a tím naplnit doporučení Rady pro finanční stabilitu, požadující vytvoření nástrojů, které mají zaručit, že náklady selhání těchto institucí neponesou daňoví poplatníci.

Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat nařízení Evropské unie do českého právního řádu.

Nynější návrh zákona je pouze implementací požadavků a nařízení Evropské unie, přičemž návrh zákona nemá bezprostřední dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, nemá také přímý dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Právní úprava také nepředpokládá sociální dopady, a to včetně na sociálně slabé osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny ani na životní prostředí. Dotčené zákony obsahují četná oprávnění orgánů veřejné moci nesoucí možné riziko korupčního chování z povahy věcí, a to jak na straně orgánů veřejné moci, tak regulovaných subjektů. Návrh zákona přitom ale nijak nerozšiřuje pravomoci České národní banky jakožto orgánu příslušného k řešení těchto krizí a orgánu dohledu nad povinnými osobami v České republice. Kompetentním orgánem v dané věci rozhodovat je Česká národní banka jakožto orgán příslušný k řešení krize.

Dávám návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Jan Volný, řádně přihlášený, prosím. Děkuji za slovo.

Pro tuto chvíli navrhuji svým kolegům, abychom propustili tento tisk do druhého čtení, a počkáme si na projednávání v rozpočtovém výboru.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já jsem původně úplně nechtěl vystupovat, ale mě vyprovokoval pan kolega Síla, vaším prostřednictvím. Já mám na toto o něco jiný názor.

Proto skutečně nemohu považovat tuto novelu za nadbytečnou.

Proč je to tak důležité?

To znamená, že skutečně ztráta nebo riziko ztráty jedné instituce, propad jedné globální finanční instituce, může skutečně vést k efektu, který dopadne na další finanční instituce, obzvláště v prostředí, kdy si banky půjčují potom mezi sebou. Samozřejmě dominovým efektem se potom ty problémy dále prohlubují. Nám se to může zdát, protože Česká národní banka velmi dobře sleduje stabilitu českých institucí, českých bank, na území České republiky.

Takže pro nás, ač se nám to může zdát jako technická nadbytečná novela, pro nás v České republice je tato novela také velmi důležitá. Proto bych vás, kolegové, požádal, abyste nehlasovali pro zamítnutí této novely. Já vám děkuji, pane poslanče.

Ptám se, zda jsou pan ministr nebo pan zpravodaj připraveni říci závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní tedy dáme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly načteny. Ano, eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení vašimi kartami.